Já děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. To, že služební zákon nám přináší

Dnes jsme v podobné pozici.

Pokud ho podpoříme, tak víme, že ten zákon v sobě skrývá ne dobrá řešení.

To, že rozdělení CzechInvestu není úplně dobře připraveno, to bohužel zaznívá z jednotlivých diskusí. Myslím si osobně, že bychom zákon jako takový měli ještě podrobit další diskusi, nicméně tady v tuto chvíli už stojíme před rozhodnutím ano ne.

Tam jsme skutečně také byli postaveni před to, že pokud neprojde zákon, nebude čerpání evropských fondů. Pokud projde zákon, tak projde zákon, který evidentně v sobě má chyby. Dneska stojíme před podobným hlasováním.

Pokud budeme hlasovat ne, ohrozíme financování českého průmyslu.

To znamená, teď načtu legislativně technickou připomínku. Legislativně technická připomínka. Článek 3